Prosím.

Já si myslím, že dokud tady není jiný klíčový ústavní nález, tak to jako právníci můžeme sice říci, že si spíše myslíme, ale je to právně naprosto irelevantní. Takže to jsem chtěla, aby tady zaznělo. A pak se ještě u jednoho výroku zastavím že jsme měli všichni dostatek času připravit se na obsah toho pozměňovacího návrhu a v diskusi se k němu vyjádřit.

Děkuji moc za slovo.

Načítáte to na poslední chvíli, a pokud je vaším argumentem třeba i čerpání evropských fondů, tak tomu tak není. A já bych byla ráda, aby teď Sněmovna, ctěná Sněmovna, poslouchala, protože sama vláda si dala na jednání vlády takzvanou analýzu čerpání evropských fondů, to znamená analýzu rizik. A stanovisko, které bylo na vládě všechny požadavky Evropské komise v této oblasti byly ze strany ČR splněny a předcházení střetu zájmů je tak v postupech jednotlivých řídících orgánů řádně nastaveno. Další riziko. Riziko pozastavení plateb ze strany Evropské komise z důvodu vazby na svěřenský fond.

Tak ani tady tu oporu nemáte.

Ještě pro informaci, poté pan poslanec Jan Volný, ať ví pořadí. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vaším prostřednictvím, já se musím vyjádřit k tomu, co tady řekl pan poslanec Michálek, kdy hovořil o kontrolním výboru, že se to tam projednávalo. Já jako předseda kontrolního výboru mohu říci, že kontrolní výbor se novelou tohoto zákona zabýval, bylo to 19. ledna letošního roku, byla tam přítomna i paní profesorka Válková, byl jste tam přítomen i vy. Byla to obsáhlá diskuse a v podstatě je potřeba říct, když vy tady říkáte, jak se to tam projednalo, tak jste řekl jenom to A, ale je potřeba taky říci to B. A to je to, že přestože vy máte ve všech výborech většinu, tak ten výbor stanovisko žádné k tomu nepřijal. Je to pro vás nevýhra. Vy jste to neobhájil ani před svými koaličními partnery. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud Sněmovna přijme novelu tohoto zákona, včetně tohoto pozměňovacího návrhu, včetně tohoto přílepku, že to bude důvodem k tomu, že se tím bude zabývat Ústavní soud.

Já děkuji za dodržení času a současně poprosím právě z důvodu toho, aby tady emoce nepřesáhly určitou mez, jednací řád předjímá to, ať se neoslovujeme úplně takhle napřímo. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nemistrujte mě tady, pane předsedo, prosím vás zdvořile prostřednictvím paní místopředsedkyně. My máme právo se ptát.

Proč ne? To je přece regulérní.

Takže to není nic proti církvi, já jsem věřící člověk, nebo proti víře jako takové, ale proti instituci, která, myslím si, že se má měřit všem stejným metrem.

A znova kladu otázku: Vyvodíte politickou odpovědnost z tohoto vámi nestandardně protiústavně načteného, protiústavně pravděpodobně v pátek schváleného přílepku? Vyvodíte politickou odpovědnost? Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za dodržení času, nicméně i takovouto otázku je třeba klást mým prostřednictvím. Poprosím nyní pana poslance Volného. Já jsem jenom chtěla...